Já bych chtěl na úvod poděkovat všem zaměstnancům Ministerstva zdravotnictví. Chtěl bych jim poděkovat za skvělou práci, kterou odvádějí. Nejsou to jenom náměstci, ale jsou to ředitelé odborů, jsou to jednotliví vedoucí oddělení a referenti. Opravdu dělají maximum pro to, abychom přestáli situaci, odvádějí vynikající práci, ministerstvo šlape dnes jako dobře promazaný stroj a mně je ctí, že ho můžu vést. Vy to víte, vy, kteří jste členy zdravotního výboru, to samozřejmě dobře víte. Mnozí z vás pravidelně chodí na zdravotní výbory, mnozí z vás se pravidelně s nimi potkávají, a jak koaliční, tak opoziční členové nepochybně potvrdí, že jsou vždy skvěle připraveni, a kompetentně vysvětlují naše kroky. Já vám za to, kolegové, děkuji. Víte to také proto, že jsem splnil to, co jsem slíbil, že chci, aby jak opoziční, tak koaliční poslanci a senátoři jezdili spolu se mnou na zahraniční cesty a mohli jsme diskutovat s kolegy z parlamentů a senátů z ostatních zemí, spolu s vládami těchto zemí komplexně tuto problematiku. Jsem rád, že na odborné věci nemáme stejné názory pokrok v medicíně je možný pouze tehdy, pokud nemáme stejné názory, pokud o nich diskutujeme, pokud předkládáme fakta a jde nám o jednu jedinou věc, zlepšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče. A jsem rád, pokud se bavíme mezi čtyřmi očimi očima ať žije Morava že všichni ti, kteří jste ve zdravotním výboru, tak toto opravdu seriózně diskutujeme. Nyní mi dovolte přejít k samotné činnosti a úspěchům Ministerstva zdravotnictví za těch necelých devět měsíců od nástupu. Začnu třemi základními tématy, a to je covid, Ukrajina a české předsednictví.

Místo politických hádek, nekompetentních zásahů a chaotického rozhodování přistoupilo ministerstvo k řízení epidemie na základě doporučení odborníků. Spolu s odborným aparátem pak tato stanoviska předkládají centrálnímu řídícímu týmu.

Jasně, srozumitelně a pochopitelně vždy říkáme, co nás čeká. Žádná Čau lidi!, kde bychom pak museli druhý den měnit názor, protože jsme se zapomněli zeptat odborníků.

A proč skončil?

Bohužel, takto mluvil premiér o svém ministrovi ze stejné strany.

Ano, nemusíme mít na řešení problémů úplně stejné názory, k cíli nevede vždy jenom jedna cesta, ale o těch cestách musíme diskutovat, a ne je chaoticky měnit, jednou hot, jednou čehý.

A to je to, o co já se vždycky budu snažit.

Když jsem nastoupil na Ministerstvo zdravotnictví, zařekl jsem se, že nebudu dělat žádná ukvapená politická rozhodnutí, která povedou k uzavírání společnosti, ale naopak že budu naslouchat doporučení odborníků a opatření budu rušit hned, jak bude z odborného hlediska jen trochu možné.

Najděte jednu věc, kterou jsem slíbil a nesplnil, a já se omluvím.

Součástí demokracie je i možnost dělat chyby stát musí být připraven pomoci, ale nesmí zakazovat lidem svobodu. Byla to chyba? Někteří opoziční poslanci mi to tady vyčítali, vzpomeňte si na konec loňského roku. Vzpomeňte si na to, kdy jsem řekl, jaká opatření budou na Silvestra. A stalo se něco?

Udělal jsem něco špatného s pandemickým zákonem? Zkuste mně říct jednu jedinou věc.

Nikdy! Navrhl jsem ukončení pandemické pohotovosti.

To, co se zásadně změnilo, byla spolupráce jednotlivých ministerstev. My spolupracujeme velmi dobře a já si troufnu říct, že ostatní ministři nejsou mí političtí konkurenti, ale mí přátelé.